Já vás, kolegyně a kolegové, žádám o ztišení, aby bylo dobře rozumět. c) Odstavec 3 přečíslovat na 4 a za první větu zařadit text: